Máte slovo. Tak já jenom připomenu, kteří politici tam seděli.

Děkuji. Takže se ptám, zda se někdo jiný hlásí do obecné rozpravy. Než pan ministr přijde, tak vás seznámím s omluvami, které mezitím přišly.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

To je demagogie. Nikdo nic takového nikdy neřekl.

Nikdo neupírá církvím ani věřícím nic z toho, na co mají právo. Nejde o církve, nejde o věřící, jde pouze a jen o opravu špatného zákona. A že by tu byla zpochybňována role Ústavního soudu? Nikdy nic takového zde nezaznělo. Nicméně pan poslanec Jurečka vaším prostřednictvím, pane předsedající, hovořil o nějakých číslech.

A snad poslední poznámka k jedné věci, která zde nezazněla. Zde se hovoří o tom, že jde o nějakou zcela mimořádnou záležitost ve vztahu k rozhodnutí o jakémsi dodatečném zdanění toho či onoho. Tak mohu říci, že lze odkázat na celou řadu druhově v podstatě velmi podobných příkladů, v nichž Ústavní soud návrhu na zrušení zákonů nevyhověl. Jedná se o případy zdanění podpor vyplácených provozovatelům solárních elektráren. Jedná se o případ zdanění výsluh příslušníků ozbrojených sil a ozbrojených sborů.

Společné pro všechny ty případy je, že se v nich jednalo o dodatečnou úpravu dříve sjednaných podmínek, narušení právní jistoty a legitimního očekávání a v případě stavebního spoření se jednalo o zásah do právních vztahů založených svobodně sjednanou smlouvou. Kolik mladých lidí už bylo připraveno podepsat hypoteční smlouvu, aby jim nakonec díky tady této retroaktivní změně zůstaly oči pro pláč? Tak netvrďte, že toto je záležitost, která je účelová. A ani u jednoho z toho levicové strany nebyly. Děkuji, panu ministrovi. Ještě neukončím obecnou rozpravu, přihlásil se s faktickou poznámkou pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo.

Dám o něm hlasovat. Všechny vás odhlásím na základě žádosti. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými hlasovacími kartami.

A zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Bendy. Kdo je pro? Promiňte. Já jsem nepohlídal okamžik, kdy jsem zahájil hlasování, aby bylo potřebné kvorum, takže končím hlasování.

O tomto návrhu nemůžeme hlasovat, protože nás není v sále dost přihlášených a potřebujeme dosáhnout počtu, který nemáme. Já nemohu zahájit hlasování, ale můžeme pokračovat dál.

Tak já přerušuji jednání Poslanecké sněmovny... Ano, ještě nepřerušuji. Dám slovo panu předsedovi Chvojkovi s přednostním právem. Ti, kteří tady ještě nejsou, tak aby se dostavili.

Ano, takové žádosti mohu vyhovět.